Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Současně s touto žádostí byl doručen i dosud nepravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2016. Projednávání žádosti výbor zahájil na 3. schůzi konané dne 30. listopadu 2017, na které byl určen zpravodajem výboru poslanec Petr Gazdík, a usnesením č. 18 bylo projednávání přerušeno z důvodu vyžádání si kompletního trestního spisu a pozvání dalších osob na jednání výboru. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny byla žádost Městského soudu v Praze zařazena na pořad 2. schůze Poslanecké sněmovny jako bod č. 32, usnesením č. 34 pak Sněmovna projednávání tohoto bodu přerušila do doby projednávání věci mandátovým a imunitním výborem.

Po přednesení poslanecké zprávy poslance Petra Gazdíka a po rozpravě pak výbor projednávání žádosti Městského soudu v Praze ukončil a jednomyslně přijal usnesení č. 43, které vám jako podklad bylo rozdáno na lavice.

O této žádosti rozhodla Poslanecká sněmovna 5. února 2014 a vyslovila souhlas s vydáním poslance Bohuslava Svobody k trestnímu stíhání.

Pane předsedo, já vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid!

Pokud diskutujete něco jiného, než je tento tisk, tak prosím v předsálí.